122.

Prosím, máte slovo, paní poslankyně. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych představila společný poslanecký návrh zmíněných poslanců a poslankyň.

Předložili jsme společné řešení, které možná není dokonalé, ale je rychlé a umožňuje těmto dětem skončit s velkou nespravedlností, která v tuto chvíli podle nás jako předkladatelů panuje. Poslanecký návrh je jednoduchý a já budu velmi stručná, protože máme ambici do dnešní devatenácté hodiny tento návrh projednat právě s ohledem na zájmy dětí v prvním čtení, takže budu velmi stručná. Návrh je jednoduchý. Říká jednoduchou věc: děti do patnácti let věku, pokud u nich vzniknou dluhy, ať jsou to dluhy za poplatky za odpad, ať jsou to dluhy za nezaplacenou knížku v knihovně, ať jsou to dluhy z jízdného, ať jsou to dluhy, které vyrobí jejich nezodpovědní rodiče na jejich účet, jednoduché pravidlo do patnácti let tyto dluhy přecházejí na rodiče, na zákonné zástupce, a nechť si stát posvítí na tyto rodiče a zákonné zástupce a zjedná právo a nečeká se do osmnácti let takového dítěte, aby stát, který nedokázal zjednat právo do té doby směrem k zákonným zástupcům, číhal v narozeninovém dortu formou exekutora a tyto dětské dluhy začal vymáhat. Tohle je jednoduchý cíl.

Věřím, že se nám podaří za několik týdnů dosáhnout dokonalého návrhu, který odhlasujeme, a poprosím všechny ostatní politické strany o podporu a průchod do prvního čtení. Děkuji vám. Děkuji, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, pokusím se udělat všechno pro to, abychom to dneska stihli přes prvé čtení dostat.

Nějakou základní ideu zmínila paní předkladatelka.

Ta je teď nastavena tak, že postupně zkrátka ten nezletilý nabývá způsobilost k nějakému tomu určitému konkrétnímu právnímu jednání.